Děkuji, pane premiére, za odpověď. Říkal jste, že některá témata nejsou důležitá pro Českou republiku. Ptám se tedy, kdo určuje, že to téma je pro Českou republiku důležité, to za prvé, a pokud máme ministry, kteří se ještě nezúčastnili Rady Evropské unie, znamená to tedy, že se na Radě Evropy (?) neprojednávala témata, která pro Českou republiku důležitá nejsou? Moje otázka zní, zda je možné dát nějaký závazek, že dojde ke zlepšení, a o to více, že jste právě řekl, že tato vláda se prezentuje jako vláda proevropská. Děkuji za odpověď.

Vážená paní poslankyně. Kdo rozhoduje o účasti ministra? Rozhoduje člen vlády. Je v jeho kompetenci a záleží na něm, jakým způsobem posoudí agendu příslušné Evropské rady. Když se tady vrátím k účasti pana ministra zdravotnictví: Během jeho mandátu se uskutečnily dvě rady. Jedna rada byla zaměřena na agendu vakcinace a tam ministra zastoupil hlavní hygienik, do jehož kompetence tato oblast na Ministerstvu zdravotnictví spadá. Čili je to skutečně výsostné právo každého člena vlády, aby tuto věc posoudil, ale z hlediska snahy vlády vystupovat aktivně na půdě Evropské unie pokládám za rozumné, aby ministři nevynechávali příliš velké množství jednání odborných rad, a pokud jsou tam témata důležitá pro Českou republiku, aby tam jeli. Oni sami mají dostatek kompetence, aby tuto věc posoudili. Teď mi dovolte dvě omluvy. Nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane premiére, dovolte mi položit vám otázku, která se týká registračních pokladen. Vláda plánuje zavést registrační pokladny pro stovky tisíc našich živnostníků a podnikatelů a hodlá na ně vložit řadu dalších povinností s tím souvisejících, přičemž vláda zatím nepředstavila žádný harmonogram, jakým způsobem si představuje, že tyto povinnosti budou živnostníci v budoucnosti naplňovat. Nepředstavila, koho se budou týkat a v jakém rozsahu budou živnostníci povinni registrační pokladny si pořídit. Proto se vás ptám, zdali byste mohl jasně říci, odkdy a koho se budou registrační pokladny týkat. Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.

Vážený pane poslanče, především bych chtěl říci, že registrační pokladny fungují například na Slovensku, registrační pokladny měly být zavedeny v České republice po roce 2006. Ale to, co v tuto chvíli připravuje naše vláda, je, řekněme, nová generace evidence tržeb. Je to technologicky jiný systém, který si podle mého přesvědčení vyžádá také mnohem menší náklady z hlediska jeho zavedení, než by bylo zavádění systému registračních pokladen, který já už pokládám z technologického hlediska za překonaný. Čili nejde o registrační pokladny, jde o elektronickou evidenci tržeb, to znamená systém, který je schopen v zásadě v režimu online zaznamenávat všechny tržby účastníků, kteří jsou k tomuto systému připojeni. Je to systém, jehož zavedení zvažují i některé další evropské státy. Cílem přirozeně je efektivní boj proti krácení tržeb, proti daňovým únikům, které vznikají v důsledku krácení tržeb, což se týká zejména úniku v oblasti daně z přidané hodnoty a což se týká zejména úniku v oblasti daně z příjmu. Ten odhadovaný dodatečný výnos zavedení systému elektronické evidence tržeb pro veřejné rozpočty může přesáhnout částku 10 mld. korun ročně. V tuto chvíli je návrh zákona o evidenci tržeb ve vnějším připomínkovém řízení a v těchto dnech dochází k vypořádání připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení. Následně bude zákon předložen do Legislativní rady vlády, posléze projednán na vládě a předložen do Poslanecké sněmovny v souladu s legislativním plánem vlády. Paralelně s přípravou legislativy probíhá také příprava technického řešení, to znamená informačního systému finanční správy. Vláda 9. března vzala na vědomí informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce na informační systém elektronické evidence tržeb. Pokud jde o podobu návrhu zákona, tak jak je v tuto chvíli připomínkován v rámci vnějšího připomínkového řízení, zákon se má vztahovat na fyzické osoby i na právnické osoby. U fyzických osob na příjmy z podnikání ze samostatné činnosti. Týká se příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů v České republice a plateb mezi podnikateli. Netýká se nahodilých příjmů, příjmů zdaněných srážkovou daní nebo příjmů z jiné činnosti než z podnikání. Podle návrhu zákona se mají evidovat platby v hotovosti včetně prostředků představujících peníze jako žetony nebo kupony, na platby kartou či jiným elektronických prostředkem a na platby stravenkou nebo šekem. Evidovat se nebudou například příjmy z prodejních automatů. Tolik tedy velmi stručně popis rozsahu, na který je v tuto chvíli připravován zákon o elektronické evidenci tržeb. Já jsem přesvědčen o tom, že náklady spojené s pořízením tohoto systému budou výrazně nižší, než by byly náklady spojené s pořizováním systému těch technologicky starších registračních pokladen, které fungovaly na základě evidence tržeb do datové schránky, do jakési paměti, která byla umístěna vždycky v každé té registrační pokladně, a ta paměť mohla být čtena jenom v důsledku fyzické kontroly ze strany kontrolora finančního úřadu. Čili jak pořízení toho systému, tak i jeho následná kontrola ze strany daňové správy bude mít menší dopady na výdaje ať už podnikatelských subjektů, nebo státu jako takového. Domnívám se, že pokud máme skutečně zasáhnout proti výrazným daňovým únikům, které v ekonomice fungují, a pokud máme podpořit rovné podnikatelské podmínky, tak bychom měli tento systém zavést. Samozřejmě, že Ministerstvo financí, které ho připravuje, vede debatu s podnikatelskými svazy, vede debatu s organizacemi, které zastupují drobné podnikatele. Hledá se takové technické řešení, které by bylo co nejjednodušší, které by plnilo účel zadání, ale samozřejmě co nejméně zatěžovalo a co nejméně komplikovalo. I z tohoto hlediska bude samozřejmě zvolen okruh poplatníků, kteří do toho systému elektronické evidence tržeb budou zařazeni. Děkuji a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Tak velmi obecně jsme se dozvěděli, koho se to asi bude týkat. A ještě máte představu, kolika se to bude týkat například důchodců, kteří si přivydělávají a podobně?